Podle našich propočtů, které máme k dispozici, pokud by se nám podařilo takhle ten systém valorizace penzí nastavit, tak by to vedlo k tomu, že se nám podaří stabilizovat podíl průměrného důchodu k průměrné mzdě v příštích letech nad 40 %. A pokud budeme mít i peníze na valorizaci důchodů v příštích letech, což mimo jiné bychom rádi využili i ten rozpočtový přebytek na to, abychom posílili důchodový účet, tak si myslím, že je tady velká šance na to, aby se zlepšila situace důchodců i v rámci každoročních valorizací. Čili toto je návrh, který v tuto chvíli diskutujeme ve vládní koalici. Ptám se pana poslance, jestli má zájem o doplňující otázku. Má, prosím, máte slovo. Děkuji, pane premiére, za vaši obsáhlou odpověď.

Já jsem se chtěl zeptat na jinou věc. Když už se bavíte ve vládní koalici o tom, jak změnit zákon, a já rozhodně souhlasím s tím návrhem, tak vidím ještě jako velký problém problematiku starodůchodců. Já jako poslanec a určitě moje kolegyně a kolegové řeší řadu problémů, kdy ti starodůchodci, protože měli v minulosti nízké mzdy, mají opravdu daleko nižší důchody, než mají novodůchodci. Taky děkuji a slovo má pan předseda vlády.

Děkuji. Vážený pane poslanče, vážené poslankyně, vážení poslanci, situace starodůchodců je něco, co mě také trápí, protože jsou tady velké rozdíly v penzích.

Takže máme tady velký problém. My bohužel už v příštích deseti měsících nedokážeme udělat nějaké zásadní změny v důchodovém systému, proto bych byl rád, kdybychom alespoň zlepšili systém valorizace, protože to pomůže všem. Pomůže to všem, protože to bude znamenat každoročně vyšší částky na valorizaci penzí. Stejně tak pokud by se nám podařilo převést rozpočtový přebytek, těch 62 mld., na důchodový účet, tak se vytvoří rezerva pro valorizace penzí i v letech, kdy ekonomika tak dobře neporoste, jako roste teď. Takže i to by pro důchodce byla do budoucna určitá jistota. A poslední poznámka. Já vítám návrh, se kterým přišel ministr zdravotnictví, tzn. že by se snížil limit pro doplatky, které se vracejí ze strany zdravotních pojišťoven seniorům. To si myslím, že by mohlo celé řadě seniorů pomoci. To je jedna důležitá věc. A druhá důležitá věc: zákon o sociálním bydlení. Velké množství seniorů pobírá příspěvek na bydlení.

Takže zlepšení situace z hlediska limitů na léky, vracení ze strany zdravotních pojišťoven, přijetí zákona o sociálním bydlení a nový systém valorizace penzí, který zohlední růst mezd z 50 % jako něco, co ještě tato Sněmovna a tato vláda může udělat. Děkuji. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, dovoluji si vás interpelovat ve věci aktivity vlády České republiky v oblasti občanského vzdělávání.

Považuji za důležité, aby lidé znali například význam fungování veřejných institucí. Občané by měli vědět, co mohou chtít po politicích na jednotlivých úrovních, jak funguje volební systém a jaká může být jejich participace na řešení věcí veřejných. Vážený pane premiére, prosím o odpovědi na tyto otázky: Jaké konkrétní kroky vláda České republiky činí nebo bude konat ve prospěch občanského vzdělávání? Také děkuji. Slovo má pan předseda vlády.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě podnětu ze strany poslanců, posléze celé pracovní skupiny, ve které byli zástupci všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, začalo připravovat materiál, na jehož základě měla vláda rozhodnout o zpracování dotčené koncepce občanského vzdělávání, a to také v souladu s usnesením, které přijala tato Sněmovna 4. prosince roku 2014 k 25. výročí obnovení demokratického právního státu.

Chtěl bych vás informovat o tom, že vláda v návaznosti na jednání koaliční rady rozhodla, že příprava koncepce bude svěřena do gesce ministra pro legislativu, lidská práva a rovné příležitosti, a to ve spolupráci s resorty školství, spravedlnosti a kultury.

Záměrem je zajištění dlouhodobé životnosti a rozvoje demokratického způsobu správy veřejných věcí prostřednictvím výchovy k aktivnímu občanství, prostřednictvím upevňování povědomí o fungování demokracie a posilování schopnosti kriticky pracovat s informačními zdroji. Očekáváme, že koncepce bude předmětem široké diskuse, ke které budou přizváni nejenom zástupci ministerstev a zainteresovaných institucí akademické sféry, a na základě analytické části bude součástí koncepce i návrh systematické efektivní implementace cílů občanského vzdělávání. Otázka formy, praktického zajištění uvedené koncepce zatím není dořešena a bude se samozřejmě odvíjet od konečné podoby této koncepce, kterou by vláda měla projednat a schválit ještě v rámci svého mandátu, tzn. ještě do konce současného funkčního období. Děkuji. Máte slovo. Já jenom velmi stručně. Pane premiére, tato otázka je velmi citlivá, protože občanské vzdělávání je samozřejmě velmi citlivé i pro všechny politické strany a je základním principem, aby to bylo i vzdělávání pluralitní, aby opravdu nešlo o nějaké indoktrinace.